Prosím máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Na základě smlouvy nedochází ke změně průběhu státních hranic. Na základě smlouvy o společných státních hranicích dochází k pravidelnému přezkušování státních hranic. Výsledkem přezkoušení jsou takzvané hraniční dokumenty, ve kterých jsou zaznamenávány změny oproti platnému hraničnímu dokumentárnímu dílu. Jedná se například o nové umístění hraničních znaků, nahrazení přímého vyznačení průběhu hranic nepřímým či naopak a tak dále.

Děkuji vám za pozornost. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji. Přihlášku nemám, takže obecnou rozpravu končím.

Má někdo jiný návrh? Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu mezi dvěma státy, kde jsou oba členové Evropské unie, navrhuji přikázat tuto smlouvu výboru pro evropské záležitosti. Poznamenal jsem si. Takže budeme hlasovat dvakrát. Takže přistoupíme k hlasování.

Nyní tedy budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán nejprve k projednání zahraničnímu výboru.